Jestli si tato Sněmovna myslí něco jiného, tak ať nás vybaví mandátem, který tedy má takto znít, že máme na všecko kývat, na všechny se usmívat.

Musel jsem smeknout klobouk před tím, jak je hranice na slovenskoukrajinském pomezí zajištěna.